Takže začínáme faktickou poznámkou pana poslance Raise. Dobrý den. Já bych zareagoval na svého předřečníka. Podporuji stanovisko ministerstva.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo. No, nestačí.

Nicméně moje poznámka je obecnější.

Reálně se nevyřeší nic.

Nebyli byste ochotni. Kdo tvrdí že ano, tak podle mě není upřímný. Jenom potvrdíme, že nemusí být kvalitní příprava.

Všichni se tady zaklínáme stabilita, stabilita, stabilita. A kde je ta stabilita? Než se adaptují zadavatelé na tuto novelu, bude tady nový zákon.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl pouze dodat a navázat na vystoupení pana předsedy hospodářského výboru, že ty návrhy, které byly schvalované v hospodářském výboru, byly schvalované napříč politickými stranami, nikoliv tedy hlasy pouze koaličních zástupců.

Takže já bych v tom neviděl z tohoto pohledu žádný problém.

Obdobně je tomu i v případě právních služeb.

A pokud je zde hypoteticky nějaký problém, tak tam, kde by se snad někteří šéfové vysokých škol chtěli schovat za nějakou ještě přísnější dikci zákona.

Děkuji.

To jde tak, že jakákoli změna se načítá a nesmíte odečítat změny. Tak kdyby tam někdo přišel, že aspoň by se racionálně když postavím komín o půl metru dál, tak aby to nebylo tak, že se přičítají jenom navýšení té ceny, ale odečetl se i ten původní komín, tak to tam není. Nicméně položte si otázku. Proč stejné zákony má zbytek Evropy? Jejich zodpovědnost za předané dílo.

Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Farského.

Ten je v tom, že není čas na přípravu zakázek, že jsou to často dotační peníze, kde na projekt máte hrozně málo času. Pak nevíte přesně, co vlastně chcete, a pak se to řeší tím, že budeme zvyšovat vícepráce.

Ale protože nemáme takové mechanismy, které by tomu dokázaly zabránit, tak jsme to v České republice zatím neuplatnili. Když jsem na jaře v tomto interpeloval paní ministryni Jourovou, tak její odpověď byla, že ano, tímto způsobem zjednodušíme zákon o veřejných zakázkách, zjednodušíme zadávání veřejných zakázek, ale ve chvíli, kdy k tomu bude kontrolní mechanismus, ať už to bude zákonem o vnitřní kontrole, nebo zákonem o registru smluv. Ani zákon o vnitřní kontrole ani zákon o registru smluv tady není a schválen nebude s účinností tohoto zákona. Já si myslím, že v momentě, kdy tyto zákony, ať už jeden, nebo druhý, budou, tak ten zákon o veřejných zakázkách bude moct být neskutečně jednoduchý.